Děkuji za slovo. Nejprve k té výtce, že jsme nepodpořili zelenou naftu. My vám slibujeme, že nebudeme podporovat nikdy žádnou výjimku pro konkrétní vybranou podnikatelskou skupinu. A nebylo to nic osobního proti zemědělcům. Ale když přijdete s nějakou výjimkou na úkor ostatních podnikatelů pro jakoukoli jinou skupinu podnikatelů, nemusí to být zemědělci, tak my to nepodpoříme rovněž. Až přijdete se slevou spotřební daně na benzin pro všechny podnikatele, pro pekaře, řezníky, zemědělce, tak to mile rádi podpoříme.

Není o podpoře podnikání, je o podpoře jedné vybrané podnikatelské skupiny na úkor těch ostatních. Ale když přijdete se sníženou spotřební daní na benzin, která bude platit pro všechny podnikatele, mile rádi se i jako klub ODS k takovému komunistickému návrhu přidáme. Ale moc nevěřím tomu, že ho předložíte. Co se týče té druhé výtky pana předsedy Filipa, že to není o tom, kdo je pro podnikání a kdo je proti podnikání, no je to o tom. Přece si přiznejme, že snížení výdajových paušálů, těch limitů, bylo uděláno proto, aby si vláda sáhla na více peněz, které by mohla přerozdělit. O ničem jiném to přece nebylo. To si přiznejme. Vláda chtěla dodatečné zdroje od živnostníků, a proto prostě ty výdajové paušály změnila.

A toto je cesta, jak alespoň malým podnikatelům tu administrativu, byrokracii, ten čas, který potřebují na to, aby daňové povinnosti plnili, abychom jim snížili.

Děkuji. Nyní paní poslankyně Vrecionová. Připraví se pan předseda Kováčik. Všechno faktické poznámky.

Co navrhujeme jako náhradní řešení. Tohle je přesně věc, která by velmi pomohla, ale samozřejmě nejenom podnikatelům v zemědělství, ale všem plošně. Můžete mi říct, co je vlastně za smysl v tom, když zelenou naftu tedy odvede někdo daň, potom musí vyplnit, kolegyně říkala, že jenom dvě stránky, musí to někam poslat, tam to musí zkontrolovat úředník, potom se rozhodne, jestli je tam chyba, nebo ne, pošle to zpátky. Proboha, toto je nejjednodušší způsob, jak ulevit všem podnikatelům!

Tak já vůbec nevím, proč vlastně v tuto chvíli to někdo nechce podpořit. Děkuji. Další faktická poznámka pan předseda Kováčik, poté pan poslanec Volný. Děkuji za slovo.

Ekonomicky se zničí. Ekonomicky je zničíme, nebudemeli je podporovat.

Ani pan předseda Filip, předseda KSČM, ani já jsme ve svém vystoupení ani písmenko neřekli proti tomu návrhu.

Takže pro příště poprosím trošku přesněji poslouchat. Napadáte nás za něco, co jsme tady vůbec neřekli. A co se týká rozhodnutí poslanců a poslankyň, nevím, jak u vás, u nás je to podle vědomí a svědomí a ne podle toho, jak někdo hlasoval na výboru. Děkuji. Děkuji, pane předsedající.

To si myslíte, že byl malý podnikatel? Děkuji. Děkuji. Nyní faktická poznámka pan předseda Stanjura.

Ale proč ne, když už to někdo zvedne. Ale zemědělská politika Evropské unie je podle našeho názoru chybná chybná a nespravedlivá. Nevšiml jsem si za posledních pět let, že by naše vláda se aktivně snažila změnit tato pravidla v této oblasti, která považuji za chybná a nespravedlivá vůči novým členským zemím. Když kritizujeme zelenou naftu, tak neříkáme, že nemáme podporovat české zemědělství. Jeden z konceptů a návrhů přednesl můj kolega pan poslanec Skopeček snížení daní. To přece je taky podpora. Takže nejde o to, jestli ano, nebo ne. Pokud jsme realističtí politici a to my jsme a máme evropskou realistickou politiku, tak víme, že se musíme snažit, aby u nás byly stejné podmínky jako v ostatních zemích. A my tento nástroj nepovažujeme za dobrý.

Ale taková jednání se nikde nevedou, že bychom se pokusili najít například v zemědělské evropské politice společnou českou národní pozici a tu jsme společně prosazovali na všech úrovních, při každé návštěvě kolegů ze západní Evropy, ať už oni sem, nebo my k nim. K tomu vyzýváme dlouhodobě.

Tak to prostě není.

Děkuji za naprosto přesné dodržení času. Nyní s faktickou...